Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna důvody, které vedly Senát k přijetí pozměňovacích návrhů, posoudí jako změny prospěšné a předložený návrh zákona schválí ve znění senátních pozměňovacích návrhů.

Ano, prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Proto jsem navrhoval, aby tato kontrolní pravomoc byla zachována.

Neprošel ani tam. To znamená, hlasujeme o jednom i druhém návrhu, který toto již neobsahuje, to znamená, zbavuje nás té kontrolní pravomoci dohledu nad Ministerstvem financí.

To bych prosil pana ministra, jestli by to mohl zodpovědět. Děkuji panu poslanci Vilímcovi za jeho vystoupení.

I pánů zpravodajů? Také nikoho nevidím, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.